Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní karta číslo 3 byla vydána panu poslanci Kádnerovi. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Bartošek Jan z odpoledního jednání pracovní důvody, Berkovec Stanislav pracovní důvody, Bezecný Zdeněk pracovní důvody, Dobešová Ivana zahraniční cesta, Gabal Ivan do 10.30 pracovní důvody, Havíř Pavel od 17 hodin osobní důvody, Hovorka Ludvík pracovní důvody, Kasal David pracovní důvody, Kolovratník Martin do 12 hodin pracovní důvody, Komárek Martin zahraniční cesta, Koníček Vladimír zahraniční cesta, Matušovská Květa do 13 hodin pracovní důvody, Nykl Igor zdravotní důvody, Pěnčíková Marie pracovní důvody, Pleticha Lukáš do 15 hodin bez udání důvodu, Procházka Roman od 18 hodin pracovní důvody, Snopek Václav osobní důvody, Svoboda Bohuslav do 13 hodin bez udání důvodu, Vácha František pracovní důvody. Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Sobotka Bohuslav do 13 hodin pracovní důvody, Brabec Richard zahraniční cesta, Jurečka Marian do 14.

Připomínám, že na dnešní jednání máme pevně zařazené body. Je to návrh zákona, vrácený Senátem, bod 214, sněmovní tisk 416.

Případně bychom se zabývali dalšími body z bloku prvních čtení zákony. Nyní zde eviduji přihlášku k návrhu na změnu schváleného pořadu, a to pana poslance Klána. Já ho tímto prosím k mikrofonu, a dříve než vám dám slovo, poprosím sněmovnu o klid. Děkuji za slovo. Navrhuji zařadit na dnes ve 12.45 pevně bod 180, což je volební bod, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a bude to volba pomocí hlasovacího zařízení. A jako poslední bod před polední přestávkou. Já se omlouvám. Já jsem teď neslyšela. Takže ještě jednou.

Ano, děkuji. Ještě někdo se hlásí k programu? Není tomu tak.

Proti?

Konstatuji, že návrh byl přijat. Bodem, kterým bychom se měli zabývat je bod 214.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat.